Dneska ráno jsme debatovali, jen tak mimochodem, detail francouzská minimální mzda pro české řidiče. Jasné porušení základních principů svobody pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. A co? Co jste v tom udělali?

Jak má fungovat.

Těmi fondy jak nám pořád vyhrožují. Neuděláte tohle, nedáme vám ty peníze. Kontrola těch fondů. Ale to jsou detaily. Já jsem rád, že tady je. Je to poprvé, co jsem poslanec, že je tady český eurokomisař, že máme šanci se ptát na představu Komise, členky Komise, o tom, jak dál. A teď se ptám vládních poslanců: To se nestydíte za ty prázdné lavice a za průběh této debaty? Já ano! A to jsem opoziční poslanec.

Pravděpodobně na pokračování tohoto bodu nebude mezi námi, což bude ke škodě věci, ale třeba přijde víc členů vlády, což bych si výrazně přál.